dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom. Prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poslanici Stranke pravde i pomirenja podržaće sve zakone koji su danas u raspravi u Skupštini. Posebno smo zainteresirani za izmene i dopune Zakona o igrama na sreću, s obzirom da smo ovde više puta govorili, čak i podneli jedan predlog zakona o igrama na sreću, kao i poduzimali konkretne akcije na terenu, među kojima je i peticija građana Novog Pazara, njih preko 10 hiljada, koja je predata uredno u Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvu finansija kako bi se na bilo koji način ta pošast, koja razara naše društvo, ali i celi region, udaljila od objekata obrazovnih institucija, od škola, od vrtića, od fakulteta i od verskih objekta. Neko je danas spominjao da je u manjim sredinama zaista velika najezda takvih objekta koji daju usluge igara na sreću, kladionica posebno, kockarnica i da je to ogledalo u suštini najzastupljenije industrijske grane u sredinama. Nažalost, to je istina. Nažalost, mnogi učenici osnovnih i srednjih škola vrlo često su pod izazovima da ih na bilo koji način primoljavaju ili izazivaju da krenu tom stranputicom i da na taj način unište svoj život. Naravno, da je puno kriminala, puno nesklada i neuređenosti u odnosu na zakonske propise i da je vrlo važno što je moguće više pooštriti mere i na koncu tragati za modelom, kao što je u nekim od najrazvijenijih država sveta, da se na kraju i u potpunosti zabrani rad takvih organizacija, jer je to u stvari jedino što može do kraja izlečiti ovo naše posrnulo društvo. Sam ministar je više puta boravio na tom prostoru i video je kako se Novi Pazar i Tutin zaista opsednuti tim kladionicama i kockarnicama, pa evo to je mogao i videti i pre par dana kada je bio u poseti, kada je posetio i to želim zaista da pohvalim, da se zahvalim ministru i domu u Tutinu. Dao je konkretnu podršku direktoru tog doma koji je u kratkom vremenskom periodu bio žrtva kriminalnih organizacija, oligarhija koje su pokušale da sve ono što vredi i ono što je zdravo u tim sredinama da unište, odnosno da pošalju poruku kako u tim krajevima nije dobro da se nešto radi kvalitetno, da se u nečemu vidi prosperitet, već da taj kraj treba izumreti i biti prepušten kladionicama, kockarnicama, onim pošastima koje će na svaki način da unište mladost, da unište porodice i da na bilo koji način dovedu do ruba egzistencije sve ono što vredi. Zato se i mi zalažemo da se u potpunosti zabrani rad takvih institucija, a svaki korak u tom pogledu, kao što su izmene i dopune ovog zakona, podržavamo i smatramo da je korak napred iako nismo zadovoljni, iako smatramo da je nedopustivo da u zakonskim okvirima, koji su propisani, manje od toga, mnoge kladionice i kockarnice rade i u blizini prosvetnih institucija, a naročito u blizini verskih objekata, bilo crkava, bilo džamija i time se šalje jedna strašna poruka da je ovo društvo opkoljeno sa takvom pošasti, umesto onih vrednosti koje su vekovima tradicionalni i koji su odgajali zdravu, normalnu i prosperitetnu porodicu, porodicu koja je izgrađivala ovo društvo i koja jedina ima snagu da se izbori sa svim onim što jeste propast koju nude kladionice i kockarnice. Zato ćemo se mi i u budućnosti zalagati da se to zlo iskoreni u temelju, a naravno, kao što sam kazao, ovog puta ćemo podržavati, a posebno ćemo podržati i ovaj zakonski predlog, kao i sve ostale.

Zahvaljujem gospodine potpredsedniče. Ja ću se držati moje teme – poljoprivrede. Želim da kažem da u periodu od 2012. godine do 2018. godine, za šest godina, između popisa poljoprivrede i ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava 2018. godine nestalo je 67 hiljada ili 11% poljoprivrednih gazdinstava. Ta tendencija nije prisutna samo kod porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, nego je i tendencija prisutna kod pravnih lica i preduzetnika, što očito ukazuje da tu postoje problemi u uslovima poslovanja onih subjekata privređivanja u našem realnom sektoru. Drugo, smanjena je površina poljoprivrednog zemljišta za 385 hiljada ili 583 hektara. Ako to pomnožimo sa cenom realnom prodajnom poljoprivrednog zemljišta, to su vrlo zabrinjavajući podaci, 10% poljoprivrednog zemljišta za šest godina. Dalje, normalno, deo toga je zauzet za infrastrukturne objekte i to je glavni problem što investitori u infrastrukturne objekte ne obračunavaju cenu vrednosti poljoprivrednog zemljišta da bi se druge nepoljoprivredne površine rekultivirale i privele poljoprivrednoj nameni. Kad se radi o stočarstvu, sve vrste stoke, izuzev ovaca, pokazuju tendenciju smanjenja. Posebno je to karakteristično kod živine, gde bi najmanje razloga za tako nešto trebalo da bude, imajući u vidu da imamo sve domaće sirovine koncertovane stočne hrane, kako za nosilje, tako i za brojlere, ali ovde je smanjenje čak oko 14% ili za tri i po miliona komada živine za šest godina. Najzad, imamo i smanjenje broja članova gazdinstava za 105.688 ili za 7,5% što govori o demografskoj devastaciji porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji. Ono što posebno želim da istaknem, analizirao sam 2018. godinu na bazi završnih računa i tu su rezultati daleko porazniji nego što je situacija sa planiranim budžetskim sredstvima.

Međutim, uporedo sa tim nisu po zakonu o podsticaju o poljoprivredi i ruralnom razvoju povećavana sredstva koja su minimalno propisana od 5%, čak ni za ukupan razdeo 24 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Tako je po usvojenom predlogu budžeta za 2018. godinu nedostajalo, odnosno umanjeno za potrebe podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju 5.320.761.000, a prema ostvarenom prihodu u 2018. godini to smanjenje ili oduzimanje od poljoprivrednika bilo je čak na nivou od preko devet i po milijardi. Još je daleko tragičnija situacija kada se radi o subvencijama u poljoprivredi. Umesto da bude smanjenje za svega 15, pod znakom navoda, nešto preko 15 milijardi, smanjenje je za preko 18 milijardi. Ja ću za naredne diskusije na ovu temu, po završnim računima, napraviti analizu za celokupan period, barem od 2012. godine pa na ovamo, i izvršiću određene konsultacije sa nadležnim državnim organima, da proverim sve ove navode, kako bismo videli šta ćemo i kako ćemo i da li treba da poljoprivrednicima obezbedimo povraćaj oduzetih sredstava.

Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, obeležja Džon Dira su skinuti, ima izreka - hvali selo, al u gradu živi. Kaže druga izreka je – lakše je patiti za selom nego na selu. Tako da moj kolega pati u gradu, ali sada makar u penzionerskim danima mogao je doći na selo. Ja neću dužiti, da bi ostavio vreme gospodinu Miletiću, reći ću samo ovo, da vas predsedavajući obaveštavam, da je Svetska banka odobrila još 50.000.000 evra, Svetska banka, ona ista koja je svojevremeno kreditirala razvoj stočarstva na Staroj planini, pa su neki sa obeležjima Džon Dira dobili 62.000 evra i razvoja stočarstva tamo nije bilo. Konsultanti su naplatili, a ovog puta se to ne dešava. Svetska banka je odobrila 50.000.000 evra. To je još za poljoprivredu, još šest milijardi, verujem da gospodin ministar to zna, za poljoprivredu i to vredi dodati onim sredstvima koja su već izdvojena od 40 i nešto milijardi, dakle bližimo se podsticajima od 50 milijardi zahvaljujući tome što je Vlada ispregovarala, 50 milijardi što će biti nepovratni deo za poljoprivrednike od Svetske banke. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, onako kako je već naglasio i stavio do znanja predlagaču naš ovlašćeni predstavnik, odnosno ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS, naš drug Dejan Radenković, nesumnjivo je da će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati set zakona o kojima raspravljamo. Moj fokus diskusije na današnjoj raspravi će biti isključivo u odnosu na zakon, odnosno zakon o dopunama Zakona o privrednim društvima, pa ću vas uvaženi ministre, zamoliti za pažnju što se tiče nekoliko krajnje dobronamernih sugestija kada je u pitanju praktična primena ovog zakona. Nesumnjivo je da građani kroz ovaj zakon mogu da prepoznaju nešto što je kvalitativan pomak u odnosu na dosadašnje odredbe Zakona o privrednim društvima. Ono što je suštinska promena ovog zakona jeste uvođenje jednog novog instituta, a taj institut se zove rezervisani sopstveni udeo. Ja vas molim da u tom pravcu razmenimo mišljenje i prodiskutujemo o nečemu što je u svakom slučaju afirmativno i što će u nekoj budućoj perspektivi doprineti da se privredna društva daleko bolje pozicioniraju kada je u pitanju privredna situacija u Republici Srbiji. Konkretno o čemu se radi. Radi se o tome što se ovim zakonom doprinosi da daleko bolje i adekvatnije budu nagrađen oni koji to do sada nisu mogli imati kao mogućnost, a to su kako zaposleni, tako i ona treća lica koja se angažuju od strane privrednih društava, kao što su konsultanti, kao što su savetnici, čak i investitori i na taj način stvaramo jedan povoljniji privredno pravni ambijent kada je u pitanju Republika Srbija. Ono što je jako dobro, što ću da afirmišem kao nešto što do sada nisu bila zakonska rešenja, jeste način kako se stiče rezervisani sopstveni udeo i način kako se ostvaruje pravo na osnovu tog rezervisanog sopstvenog udela. Šta je u suštini rezervisani sopstveni udeo? Kada bi se to prevelo na nekakav jezik razumljiv za građane Republike Srbije, radi se o udelu koji stiče društvo. U konkretnom slučaju akcenat je na društvo sa ograničenom odgovornošću i taj udeo se stiče bez teretno, dakle bez naknade i stiče se od osnivača, odnosno člana društva. To je nešto što je u pravnoj regulativi dobro rešeno. Na osnovu tog sticanja tog udela, zaposleni u društvu će imati pravo da pod povlašćenim uslovima ostvari mogućnost na prodaju svog udela, a to podrazumeva mogućnost da na određeni dan i po određenoj ceni može da ostvari određene benefite kada je u pitanju prodaja udela u društvu. Zašto je ovo dobro regulisano? Zbog toga što se na ovaj način stimulišu pre svega zaposleni da se daleko više angažuju na svojim radnim mestima u smislu ostvarenja prihoda privrednog društva, konkretno društva sa ograničenom odgovornošću, a na taj način ostvaruju i povoljnost za sebe. Ta povoljnost za sebe podrazumeva naravno određena očekivanja koja se sada pojavljuju kao sasvim realna, a to realno očekivanje jeste da će on ostvariti određenu povoljnu cenu prilikom prodaje udela društva na način kako je to regulisano. Ono što je jako dobro, jako je dobro što je taj udeo, hajde da kažem, zaštićen. Zaštićen na taj način što svako društvo ne može imati više od 40% rezervisanih sopstvenih udela, dalje, što se tim rezervisanim sopstvenim udelom ne može raspolagati i ono što je takođe dobro rešeno, odnosno normirano jeste kada se taj rezervisani sopstveni udeo čak može i poništiti, odnosno pretvoriti u više rezervisanih sopstvenih udela. Zašto ovo govorim? Da bi u prostili regulativu, koja će zaposlenima omogućiti benifite, moramo imati u vidu nekoliko činjenica. Prva činjenica jeste, da svako od zaposlenih mora imati odgovarajuću pravnu zaštitu, kada bude koristio taj instrument koji je isključivo finansijske prirode, a to u prevodu znači sledeće. Ako je on ostvario pravo da može taj finansijski instrument da koristi, onda mu se to pravo mora obezbediti u rokovima koji su ovde regulisani, odnosno predviđeni, po meni krajnje realno u praktičnom smislu reči. Ali, šta u koliko mu se cena ne isplati, šta je posledica u takvoj situaciji? Pa, posledica u takvoj situaciji jeste sudska zaštita i on ima pravo da podnese tužbu i da tom tužbom traži ili naknadu, na osnovu tog svog finansijskog instrumenta, odnosno prava koja mu daje određeni novčani benefit, ili da traži utvrđenje prava statusa lica, koje to pravo ima, kao titular prava. Naravno, da će u ovom pravcu biti isključivo nadležni privredni sudovi, s obzirom da su privredni sudovi i onako nadležni za status na pravna pitanja, kada su u pitanju privredna društva, odnosno kada se primenjuje Zakon o privrednim društvima. Sada, ono što bi moglo da bude polemično, uvaženi ministre, je sledeće. Ovo je bilo sve, hajde da kažemo, pravna retorika, koja može građanima da bude i dovoljno jasna ili možda čak i nejasna, ali ono što će građane da tangira, kao zaposlene, su sledeće činjenice. Ovaj zakon, kao i svaki drugi zakon, mora da ima, takozvano, opšte dejstvo, da se ne odnosi smo na jedan segment zaposlenih, nego na sve zaposlene. Međutim, ovde smo se fokusirali na jedan deo privrednih društava, pa smo rekli koja to privreda društava će automatski moći da zaposlenima garantuju i realizuju ova prava. To su privredna društva u oblasti IT tehnologije. Zašto? Pa, zbog toga što se ta društva, za relativno mala finansijska ulaganja, osnivaju, a onda ostvaruju velike prihode, veliki profit i ta društva imaju veliku perspektivu. Osim toga, upravo privredna društva koja se bave IT tehnologijama, potražuju ogroman broj zaposlenih, isključivo iz IT struke. Dakle, informacione tehnologije jesu, ne sumnjivo perspektiva, ali da li ćemo na taj način dovesti ostala privredna društva u diskriminatorski položaj, u koliko forsiramo samo privedena društva koja se bave IT tehnologijama? Lično mislim da hoćemo. Drugi problem, koji u praksi može da se pojavi, uvaženi ministre, je sledeće prirode, ovde kažemo da se stimulišu zaposleni, kako bi na osnovu ovog zakona, kroz prodaju udela, ostvarili određene benifite, jer će te prodaje biti po povlašćenim cenama, a oni će ostvariti odgovarajuću naknadu za njihov rad. Sada se postavlja logično pitanje i mi, kao partija koja se dosledno, posvećeno i iskreno bori za socijalna prava građana Republike Srbije, a pre svega za prava zaposlenih, postavljamo pitanje, pa koja to privredna društva danas, s obzirom na privrednu situaciju u Republici Srbiji mogu da garantuju ova prava? Smatram, odnosno mi socijalisti, imamo stav da to nije veliki broj privrednih društava, imamo baš veći broj privrednih društava koja su negde na ivici, takozvanog solventnog poslovanja ili solventnosti, koja i nemaju veliki broj zaposlenih i koja nemaju neku veliku motivaciju, da se kroz rezervisane udele, kako su ovde regulisani, odrede prema zaposlenima, u smislu njihovog boljeg položaja, boljeg položaja kada je u pitanju sticanje prihoda. Zašto? Pa, zbog toga što su ta privredna društva i onako i ovako na samoj ivici rentabilnog poslovanja, a ako su na ivici rentabilnog poslovanja logično je da se postavlja pitanje, da li će moći bez teretno da stiču udele, od svog člana, jer jednočlano društvo može da stekne ove rezervisane udele, ali se postavlja pitanje kako će se kasnije taj plasman sprovoditi? Prema tome, nismo preterani optimisti, i ako imamo razloga za optimizam, nismo preterano optimisti kada je u pitanju realizacija ovog zakona, u punom kapacitetu. Na samom kraju želi samo da se dotaknem još jednog pitanja, u nekoliko sekundi, to su javni beležnici i sprečavanje terorizma. Moram da skrenem pažnju da su javni beležnici odgovorili zadatku 2018. godine, da su podneli 230 sumnjivih izveštaja, a u 2019. godini 87. Želim samo da ukažem na njihovu veliku ulogu kada je u pitanju sprečavanje terorizma, pa i u tom pravcu ćemo ovaj zakon podržati. Na kraju, želeo bih da se zahvalim vama na pažnji, a u ime naše poslaničke grupe da vam još jednom skrenem pažnju na činjenicu koja je nesporna, a to je da podržavamo uvek sve ono što je u duhu socijalne pravde i što građanima Republike Srbije omogućava bolji život, a zato se bore socijalisti.

Zahvaljujem se na konstruktivnom razmišljanju i na predlogu ali samo da skrenem pažnju da ovo ne važi samo za određena privredna društva već važi za sva privredna društva. Ja kao ministar imam bojazan kao i vi kako će to da krene, ali svakako smo trebali da uđemo u ovako nešto jer to je svakako dobro pogotovo u IT industriji i tu jeste i Ministarstvo privrede dalo kao primer IT industriju jer mislim da je to prva oblast u kojoj tako nešto može da zaživi i gde postoji veliko interesovanje s obzirom na to da su IT stručnjaci malo sa većim platama i primanjima i kad-kad su vrlo zainteresovani da uđu u vlasničku strukturu i samim tim doprinesu da ta IT kompanija izađe na tržište i da bude bolje pozicionirana. To je samo dato kao primer, a naravno omogućeno je svim privrednim društvima, i kao što je kolega iz Ministarstva privrede rekao, treba raditi na tome, treba animirati s obzirom da je sam procedura vrlo komplikovana i pitanje kako i na koji način će da zaživi, ali mislim da uz konkretnu saradnju Ministarstva privrede ljudi iz Ministarstva privrede bitno nam je da to krene i da imamo bar jedan pozitivan primer, a verujem da će to vrlo brzo zaživeti kod nas u privredi. Veliko je zadovoljstvo što razmišljamo na isti način. Da bih ja otklonio jednu dilemu, kad sam rekao da se ne dovede u diskrinatorski položaj onaj drugi segment privrednih društava koja nisu u oblasti IT tehnologija, ja pokušavam sada da budem potpuno precizan. Tačno je da se zakon odnosi na sve, ali ja i vi očigledno delimo isto razmišljanje. Postavlja se pitanje, da li ćemo uspeti da sva privredna društva animiramo da upravo ovaj zakon bude prihvatljiv i za one za koje u suštini nisam siguran da će u samom početku moći da osete taj tzv. praktični efekat ovog zakona. Ono što mi se čini jako važnim jeste činjenica da upravo tamo gde imamo mali broj zaposlenih treba stimulisati poslodavca da kroz privredni ambijent, kroz privredno poslovanje pospeše svoj privredni ambijent i da se u tom privrednom ambijentu unapredi i njihovo poslovanje i povećava broj zaposlenih, tek tada se stiču uslovi da praktična primena ovog zakona bude najefikasnija. Pošto zbog vremena koje sam morao, naravno, uvažavanje mojih kolega da ostavim da i oni prodiskutuju, odnosno uzmu učešće u diskusiji po ovoj temi, želim samo još jednu činjenicu da istaknem kada je u pitanju ovaj zakon, uvaženi ministre, a to je činjenica da kada govorimo o stimulacijama, kada su u pitanju konsultanti, da li će, to se postavlja kao jedno pitanje za koje se možda može reći smisleno ili ne, ali se postavlja pitanje da li konsultantima treba omogućiti pun kapacitet sticanja udela po ovom zakonu i na taj način konsultante možda staviti u nešto veći ili privilegovaniji položaju u odnosu na ostale zaposlene u privrednom društvu. Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša.

Do sada sam uvek govorio o svim onim problemima koji se dotiču svih nas koji živimo na jugoistoku Srbije, brdsko planinskim područjima, problema ljudi koji žive na selu, žive od sela i sada imamo određen set zakona koji se tiču baš određenih stvari koje možemo da uštedimo, određena sredstva za naše ljude, za budžete tih lokalnih samouprava, za veće finansijske pomoći, za poljoprivredu, za socijalnu pomoć, za naše ugrožene i normalno, imamo veliku šansu da donošenjem ovih zakona određene stvari da pospešujemo i da razvijemo još više privredu i poljoprivredu, na jugoistoku Srbije u nerazvijenim područjima. Inače, ja ću sada reći nekoliko stvari koje su konkretno vezane za Predlog zakona o javnim nabavkama, pošto imamo predlog zakona koji je bio 2012. godine donesen, pa posle je imao dopune, gde sad ovom dopunom Zakon o javnim nabavkama i još neke stvari se bliže rešavaju i brže se rešavaju za potrebe javnih uprava, lokalnih samouprava, pošto određene smernice sada ovom zakonu daju mogućnost da se neke stvari mnogo brže završe, ono što je bitno, da ljudi koji su najkvalitetniji ponuđači da firme koje imaju najkvalitetnije uslove mogu da dobiju posao, a da oni koji žele samo da fingiraju, da prave probleme, na ovaj način se oni stavljaju van snage, odnosno daje se veća mogućnost kvalitetu, ceni i svemu onome što je bitno. Čuli smo koliko su se sredstva uštedela kada je donet Zakon o javnim nabavkama, koliko je novca obezbeđeno za neke druge aktivnosti, za potrebe naših malih sredina. Inače, ja sam vrlo zainteresovan da se ove stvari još bolje realizuju, da nabavke koje se donose i koje su potrebne, da se rade određeni poslovi u lokalnim samoupravama, u domovima zdravlja, u kliničkim centrima, svuda gde je to potrebno da to bude na najpovoljniji, najbolji način za korisnike usluga, za te ljude koji tamo koriste te usluge. Konkretno mislim da je to jedini način da se obezbede više sredstava za bolji život, da se ta sredstva ulože u ona područja iz kojih ja dolazim, da kada sledeći put govorimo, da ne kažete samo da najlepša opština u Srbiji opština Svrljig, nego opština koja ima najveći prosperitet. Da bi imali potrebu da se mnogo više sredstava ulaže u tim našim sredinama, da se odvaja više sredstava i za ta nova privredna društva kroz određene stimulativne mere, kako je rekao gospodin, kolega poslanik Neđa iz poslaničkog kluba SPS, puno stvari su ovde u ovom predlogu zakona za privredna društva i rečena, vezano za IT tehnologiju, za otvaranje takvih privrednih društava, ali i konkretno velika stvar jeste da se obezbede više sredstava za stimulaciju upošljavanja ljudi u sredinama iz koje ja dolazim, iz takvih opština, da se tamo obezbede bolji uslovi, da budu veće subvencije vezano za privredne subjekte, da se više izdvaja za subvencije za poljoprivredu, da se u takvim sredinama obezbedi više sredstava za rešavanje infrastrukturnih problema, i konačno, da se u našim područjima gde su ta naša sela o kojima svi govorimo kada je teško, jer jedno selo, drugo, toliko je dobro, a svedoci smo, o tome je pričao malopre i prethodni govornik da ima dosta stvari u tim našim selima u kojima moramo više obratiti pažnju kroz program za naše žene, za našu decu koja žive na selu, za upošljavanje takvih ljudi kroz program zdravstvene zaštite, prosvete, ulaganje u sport. To su sve elementi kako bi ti naši ljudi, kada uštedimo sredstva, kada donesemo ovaj novi Zakon o javnim nabavkama, imamo tu mogućnost da dosta sredstava da uštedimo i ta sredstva upotrebimo za potrebe rešavanja problema naših ljudi koji žive na selu, žive od sela, žive na jugoistoku Srbije u brdsko-planinskim područjima, u nerazvijenim opštinama, u opštinama koje su četvrta grupa nerazvijenosti, devastirane opštine. Samo na taj način, takvim ulaganjem i više ulaganja mora da bude za svako novorođeno dete, za svaku nezaposlenu porodilju moraju da imaju veću razliku ulaganja u odnosu na osobe i na ljude, odnosno žene i na novorođenu decu koja žive u većim centrima, u razvijenim gradovima i opštinama. Pa, baš zbog toga mi moramo dati više sredstava i Svrljigu, i Beloj Palanci, i Gadžinom Hanu, i Babušnici i svim tim opštinama na jugoistoku Srbije, a i svim onim ljudima koji žive na selu i od sela. Kroz takva ulaganja ja sam siguran da bi smo imali mogućnost da se bar neko vrati u tim opštinama, u tim selima, a sa druge strane neki ljudi ne bi išli ni u Slovačku, ni u Nemačku, ako bismo obezbedili veća sredstva. To radimo ovakvim zakonima koje sada donosimo, gde se ima mogućnost da se uštedi, a pokazalo se u prethodnom periodu da je dosta rađeno na tim uštedama, kroz program javnih nabavki, kroz upravu za javnu nabavku, uprave za javnu nabavku koja je veoma aktivna. Veliki broj problema se rešava, ali sada ovim zakonom ćemo to još poboljšati i dati mogućnost da se više sredstava obezbedi u razvoj nerazvijenih područja, u razvoj naših sela, u razvoj poljoprivrede, u mlade na selu, u ljude na selu, u žene na selu. Normalno kada razvijamo naša sela, razvijamo, siguran sam, i te opštine koje su, što se kaže, rubna područja u kojima ukoliko naši ljudi iz njih odu u veće centre, verujte mi, vrlo će teško biti da Srbija napreduje. Ja ću još jednom kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke, kao narodni poslanik podržati set svih ovih zakona, jer mislim da su potrebni i bilo bi dobro da to uradimo i ranije. Svaka čast, još jednom, predlagačima, jer je ovo potrebno za razvoj naših područja. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, poštovan građani Srbije, ispred nas je set jako važnih zakona, međutim, pod okolnostima da su moje kolege govorile pre mene, ja ću se osvrnuti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Kada je u pitanju Zakon o igrama na sreću važno je da su izmene o kojima raspravljamo proizvod, pre svega potrebe i obaveze daljeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti i sa direktivama EU iz 2015. i 2018. godine, i sa preporukama FATF-a, odnosno međuvladine organizacije osnovane još 1989. godine, na predlog Grupe G-7, dakle, od strane sedam najrazvijenijih zemalja radi razvoja politika borbe, pre svega, protiv pranja novca i organizovanog terorizma na međunarodnom nivou. Još pre 30 godina ocena je bila i na međunarodnom nivou da je sektor igara na sreću veoma ranjivo, odnosno, problematično područje kada je u pitanju pranje novca i finansiranje terorizma, jer su u pitanju ogromne količine novca koje završavaju u igrama na sreću. I u našoj nacionalnoj strategiji za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a doneto je za period 2015. - 2019. godine, igre na sreću su označene kao osetljivo područje koje je neophodno dodatno urediti i obezbediti adekvatnu zakonsku i društvenu kontrolu nad priređivanjem ovih igara i pratiti tokove novca koje se okreću u ovom sektoru. Znamo da ni u Srbiji novac koji kruži u sektoru igara na sreću nije ni mali, niti zanemarljiv, pogotovo ako se ima u vidu pojava sve većeg broja privatnih priređivača igara na sreću, posebno kada su u pitanju igračnici ili sportske kladionice.

Ja mogu i da prekinem ako je ta komunikacija važna jer mislim da ministri i zakon o kome govorim jeste užasno važan. Dakle, podsetiću na činjenicu da u skladu sa Zakonom o igrama na sreću deo sredstava od igara na sreću u visini od 40% predstavlja prihod budžeta Republike Srbije i koristi se namenski, pre svega, za finansiranje Crvenog Krsta i Organizacije osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe, sporta i omladine, lokalne samouprave, kao i za lečenje retkih bolesti. S druge strane, treba skrenuti pažnju da igre na sreću nisu dozvoljene, odnosno zakonom su zabranjene, pre svega maloletnim licima, tako da su priređivači obavezni da se drže ove zabrane i da pokažu društvenu odgovornost tako što će poštovati zakon kada su u pitanju maloletnici. Zaista na ovo posebno srećem pažnju zbog činjenice da sve više maloletnika u Srbiji traži način, postaje zavisno od različitih vidova kockanja i dovija se na razne načine, inovativne, kako da uđu u te igračnice misleći naivno da je to najkraći put do brzog bogaćenja. Dakle, priređivanje igara na sreću koje imaju svoju pozitivnu, ali i negativnu staranu, treba staviti u takav zakonski okvir, koji, pre svega, onemogućava zloupotrebe u sferi pranja novca. Poznato je da se u sve organizovanijem priređivaču igara sreće veliki novac, obrće, čije se poreklo možda i ne zna, tim pre što igrači nisu imali obavezu da dokazuju poreklo svog novca, ma koliki novac da je u pitanju. Evropska unija, ali i druge zemlje sveta prepoznale su opasnost od velikih količina novca nekontrolisanog porekla, pa su iz tih razloga i doneli direktive kojima su želeli sprečiti pranja novca kroz igre na sreću. U tom smislu i ove izmene zakona upravo imaju za cilj da uvedu evropske standarde u oblasti priređivanja igara na sreću u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma da doprinesu pravnoj sigurnosti, kao i poboljšanoj kontroli i preventivnom delovanju radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u ovoj oblasti. Istovremeno, treba da omoguće i dosledno sprovođenje naše nacionalne strategije za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, kao i akcionog plana. Verujem da Vlada već sada razmišlja o novoj strategiji za naredni period, jer period koji je obuhvaćen prethodnom strategijom upravo ističe u svom isticanju. Da ne zaboravimo da važnu ulogu u sprečavanju novca, pa i kada su u pitanju igre na sreću, ima Uprava za sprečavanje pranja novca koja je u sastavu Ministarstva finansija. Novo zakonsko rešenje koje podržavam, a radi se o članu 55. važećeg zakona, ne samo da omogućava ulazak u igračnicu isključivo punoletnim licima, nego propisuje jednu obavezu prerađivačima, da o licima koja uđu u igračnicu obezbedi trajnu bazu podataka i to bazu koja tretira ime, prezime, datum i mesto rođenja, mesto prebivališta, odnosno boravišta, lični broj ili broj pasoša, datum i vreme i ulaska i izlaska iz igračnice, kao i pisanu izjavu lica kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u igrama na sreću učestvuje za svoj račun i u svoje ime. Ova novina će svakako doprineti odgovornijem pristupu i prerađivača i igrača, jer će moći da se prate tokovi novca korišćenog u igrama na sreću i od strane svakog igrača. S druge strane, postoji obaveza čuvanja poslovne tajne o učesnicima igara na sreću, ali kada za to postoji potreba, ustanovljena je obaveza prerađivača da te podatke učini dostupnim nadležnim organima koji se bave sprečavanjem pranja novca i finansiranje terorizma. Ovim zakonom se sada veoma precizno uređuju pitanja dokazivanja vlasničke strukture, takođe važnog dela, načina finansijskog poslovanja i revizorske kontrole za priređivača, stvarnog vlasnika u postupku dobijanja dozvole za priređivanje igara na sreću ili lice koje otkupljuje udeo, tj. akcije ili povećava udeo u strukturi kapitala priređivača igara na sreću ili igračicama. Takođe se od priređivača i njegovog stvarnog vlasnika i povezanih lica zahtevaju dokumenta kojima se potvrđuje da nisu osuđivani, niti da se protiv njih vodi postupak za krivična dela, protiv privrede ili pranja novca i za niz drugih dela navedenih u ovom zakonu. Ovo će sprečiti mogućnost da priređivači budu lica sa kapitalom sumnjivog porekla ili kapitalom stečenim vršenjem krivičnih dela. Uverena sam da će ovako pooštreni zakonski uslovi za priređivača igara na sreću doprineti mnogo boljoj kontroli tokova novca, a time i sprečavanju pranja novca ili finansiranju eventualnog terorizma novcem koji učestvuje u igrama na sreću ili dobijen igrama na sreću. Ovo zakonsko rešenje koje je pred nama verovatno nije ni najbolje ni finalno. Pretpostavljam da će vremenom imati i svoju bolju verziju, odnosno dopunu, ali su izmene koje su predložene zaista u ovom trenutku jako važne za jednu stabilnost.

Hvala vam, gospodine Arsiću. Ja ću preostalo vreme moje poslaničke grupe iskoristiti da se osvrnem na značajne izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Svi ćemo se složiti da svi globalni problemi i negativne posledice pranja novca i finansiranja terorizma utiču na stabilnost, efikasnost i transparentnost celokupnog finansijskog sistema smanjenjem investicija i gubitak međunarodnog ugleda država u svetu. Na osnovu procena, od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma, nacionalna ranjivost od pranja novca je procenjena kao srednja na osnovu analiza sposobnosti države da se odbrani od pranja novca i analize sektorske ranjivosti. Analiza koja je izvršena radi ostvarivanja gore navedenog cilja, za Republiku Srbiju pokazalo je da je sveobuhvatni rizik od pranja novca srednji. Ova procena rezultat je procene pretnji od pranja novca i nacionalne ranjivosti od pranja novca. Na osnovu analiza svih krivičnih dela, pregleda pretnji po sektorima i prekograničnih pretnji, sveukupna procena pretnji od pranja novca je srednja sa tendencijom bez promene. Put prljavog novca nije lako uočiti i prepoznati, što svakako otežava blagovremeno preduzimanje efikasnih mera na njegovom otkrivanju, sprečavanju i suzbijanju. Radi povećanja efikasnosti borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i UN i EU usvojile su više konvencija koje obavezuju države članice da svoja zakonodavstva usaglase sa ovim međunarodnim dokumentima. U Srbiji je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma regulisana zakonom 2017. godine, koji je stupio na snagu 2018. godine i tada smo definisali pranje novca kao konverziju ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela, prikrivanje ili netačno prikazivanje prirode porekla, mesta nalaženja, kretanja raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena ovim krivičnim delom. Pranje novca je i sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem ovog krivičnog dela. Inače, pranje novca ima svoje osnovne faze – tri vaze. Prva faza je prekidanje direktne veze između novca i nezakonite aktivnosti kojom je stečen, odnosno novac se uvodi u finansijski sistem. Druga faza podrazumeva prikrivanje veze između novca i kriminalne aktivnosti od koje potiče prebacivanjem sa računa na koje je položen na druge račune. Treća faza je faza integracije u kojoj novac se javlja kao novac koji potiče od dozvoljene aktivnosti. Po Zakonu o finansiranju terorizma je obezbeđivanje ili prikupljanje novca koji se koristi za izvršavanje terorističkih dela, ali i nabavljanje novca od terorista ili terorističkih organizacija. Republika Srbija se nalazi u procesu usaglašavanja i prilagođavanja svog zakonodavstva sa zahtevima i standaridima EU. U oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma navedeni standardi propisani su tzv. Petom direktivom Evropskog parlamenta i Saveta od 2018. godine, kojom je izmenjena do tada važeća, Četvrta direktiva o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma. Podsetiću vas da smo prošle nedelje na prethodnoj sednici usvojili Sporazum sa Eurodžastom, telom EU koje koordinira saradnju između nacionalnih pravosudnih tela u kaznenom progonu teškog prekograničnog kriminala. Težište ove pravosudne saradnje je na kaznenim delima kao što su terorizam, trgovina ljudima, drogom, pranje novca i druge aktivnosti organizovanog kriminala. Važeći zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma potrebno je u potpunosti usaglasiti sa navedenim pravnim tekovinama i Petom direktivom, koju sam spomenula. Imajući u vidu da je cilj izmena i dopuna Zakona tehničko usaglašavanje sa međunarodnim standardima, odnosno pravnim tekovima EU, važan deo predmetnih promena odnosi se na međunarodnu saradnju koja predstavlja osnov za efikasno i blagovremeno reagovanje i sprečavanje pranja novca, odnosno finansiranja terorizma. S tim u vezi, važno je istaći da je Uprava za sprečavanja pranja novca, osnovana još 2003. godine, primljena u punopravno članstvo Egmont grupe, međunarodne organizacije finansijsko-obaveštajnih službi, čiji je cilj podizanje nivoa međunarodne saradnje između nacionalnih i finansijsko-obaveštajnih službi i razmena podataka koji se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma. [[Žamor u sali.]] Zadržavanje punopravnog članstva u ovoj grupi značajno je, imajući u vidu da su i pranje novca i finansiranje terorizma u najvećoj meri krivična dela sa elementom inostranosti i da se borba protiv njih na nacionalnom planu teško može zamisliti bez efikasne međunarodne saradnje i zavisi od usvajanja zakonodavstva koje će obuhvatiti preventivne mere i dati mogućnost Republici Srbiji da razmenjuje podatke sa stranim nadležnim organima. [[Žamor u sali.]] Inače, međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma propisuje i međunarodno telo FATF, koje razvija i unapređuje mere i radnje za borbu protiv pranja i finansiranje terorizma na nacionalnom i međunarodnom nivou. Ova organizacija u okviru svojih nadležnosti je februara 2012. godine donela neke nove međunarodne standarde u oblasti sprečavanja, otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Tada tih 40 preporuka za zemlje članice morale bi da implementiraju nacionalno zakonodavstvo da bi pokazala tehničku usklađenost sa standardima i sprečavanje pranja novca, finansiranje terorizma, širenje oružja za masovno uništenje. Trenutno imate 39 država članica, Srbija nije među njima, ali otvarajući Poglavlje 23 i 24 EU, Srbija se obavezala da usvoji i ove preporuke. Takođe, pomenula bih i Komitet Manival Saveta Evrope, koji je osnovan još 1997. godine sa ciljem da međusobnim ocenjivanjem se procenjuje usklađenost sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u državama članicama sa međunarodnim standardima. Ovaj komitet redovno daje izveštaje o stanju i preporuke za unapređenje sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u državama članica. Srbija je bila predmet petog kruga evaulacije u pogledu radnji i mera koje se preduzimaju na nacionalnom nivou i date su dalje preporuke, kao što su pitanja u vezi sa javnim beležnicima i advokatima koje jesu predmet ovih izmena i dopuna zakona. Među kriterijumima koje je Srbija morala da ispuni kako bi bila skinuta sa liste, koju izrađuje FATF, nalazili su se bolje razumevanje faktora rizika, kontrola, približavanje standardima organizacije, garancije za adekvatne i efektivne istrage i procesuiranja, kao i kazne za finansiranje terorizma. Kako je u izveštaju objavljeno u februaru ove godine, navela ova organizacija, Srbija je sprovela ključne reforme i skinuta sa sive liste. Kreiranje efikasnog sistema, suprotstavljanja ovom problemu, problemu finansiranja terorizma i pranja novca, zahteva unapređenje normativnog okvira sa čvrstim mehanizmima i jasnim ulogama svake od institucija, kako onih koje deluje preventivno, tako i represivnih. Dalje, izgradnja, unapređenje i razvoj mehanizama za brzo otklanjanje ranjivosti u oblasti koje su najviše izložene rizicima od pranja novca podrazumeva jasnu primenu i saradnju svih institucija. To posebno važi za mehanizme finansijskih institucija, nadzornih organa za praćenje finansijskih tokova. Dakle, i ove izmene i dopune zakona izgrađene su naravno u skladu i sa preporukama o kojima sam govorila i naravno da ćemo kao poslanička grupa i ovaj predlog zakona podržati. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Ukazujem na povredu člana 27. u vezi član 26. Poslovnika, pa vas molim da u daljem toku rasprave, ako ništa drugo, omogućite narodnim poslanicima da normalno učestvuju u raspravi o jednom važnom setu zakona. Na štetu mojih uvaženih koleginica i drugarica iz poslaničke grupe, dozvolili ste da se povredi grubo član 106. stav 3. koji kaže da za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora. Ako vi, uvaženi predsedavajući, smatrate da je dozvoljeno da se ovde znatno prevaziđe žamor i da umesto žamora se ovde počinjemo nadvikivati, ko će moći da kroz diskusiju iskaže ono što želi da iskaže da bi razumeo i predlagač i svi ostali koji su sa njima? Onda imamo jedan veliki problem, a taj problem se manifestuje u dva pravca. Jedan pravac je nepoštovanje poslanika, što se nikada nije desilo od strane poslanika u poslaničkoj grupi SPS, a sa druge strane devalviramo i obesmišljavamo naš rad i ovaj dom, koji sa pravom treba da bude hram demokratije, prikazujemo u jednom ružnom svetlu pred građanima Republike Srbije. Mislim da bi vi trebali da vodite računa o tome i da štitite i narodne poslanike i ovaj parlament i da poštujemo građane zbog toga. Zbog toga vas molim da ubuduće ovakvo ponašanje sankcionišete tako što ćete primeniti Poslovnik, kao što je učinio i vaš prethodnik kolega Arsić kada je opomenuo narodne poslanike koje su moje koleginice ometali u diskusiji. Hvala.

Idemo dalje. Molim narodne poslanika da možda napravimo atmosferu kao u pozorištu ako bude volje za to, ako ne Nataša Mihailović Vacić. Izvolite. Hvala, predsedavajući. Uvažene kolege i koleginice narodni poslanici i narodne poslanice, predstavnici Vlade, ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kojim se propisi iz ove oblasti usklađuju sa standardima i direktivama EU. Pored institucija EU međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma propisuje i međunarodno telo FATF koje je u okviru svoje nadležnosti februara 2012. godine doneo nove međunarodne standarde u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, poznatijih kao FATF preporuke. Zakon o sprečavanju pranja novaca i finansiranja terorizma potrebno je u potpunosti usaglasiti sa navedenim pravnim tekovinama EU, što će ovim izmenama i dopunama zakona i biti postignuto. Imajući u vidu da je cilj izmena i dopuna zakona tehničko usaglašavanje sa međunarodnim standardima, odnosno pravnim tekovinama EU, važan deo predmetnih promena odnosi se na međunarodnu saradnju koja predstavlja osnov… za efikasno i blagovremeno sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. S tim u vezi, važno je istaći da je Uprava za sprečavanje pranja novca 2003. godine primljena u punopravno članstvo Egmont grupe, međunarodne organizacije finansijsko-obaveštajnih službi, čiji je cilj podizanje nivoa međunarodne saradnje između nacionalnih finansijsko-obaveštajnih službi i razmena obaveštajnih podataka koji se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma. Članstvo u toj organizaciji podrazumeva i brzo usaglašavanje propisa sa međunarodnim standardima, naročito u oblasti međunarodne saradnje. Zadržavanje punopravnog članstva u Egomnt grupi je izuzetno značajano za državu Srbiju imajući u vidu da su i pranje novca i finansiranje terorizma u najvećoj meri krivična dela sa elementom inostranosti i da se borba protiv njih na nacionalnom planu teško može zamisliti bez efikasne međunarodne saradnje i zavisi od usvajanja zakonodavstva, koje će naravno obuhvatiti preventivne mere i dati mogućnost Republici Srbiji da razmenjuje podatke sa stranim nadležnim službama i organima. Osnovni cilj izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sastoji se zapravo u unapređenju postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanju ovog zakona sa svim drugim međunarodnim standardima koji se tiču te oblasti. i dopune ovog zakona imaju za osnovni cilj, da se uzimajući u obzir komentare i preporuke iz drugog izveštaja, unapredi zakonski okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma kako bi sistem imao polaznu osnovu za popravljanje efikasnosti i delotvornosti. Pored osnovnog cilja koji je povezan sa implementacijom međunarodnih standarda, intencija ovog zakona jeste da predupredi preventivni sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, tako što uvodi i nova lica u krug obveznika po zakonu. Pranje novca i finansiranje terorizma su dve kriminalne pojave koje se veoma brzo razvijaju. Kriminalci iznalaze nove, perfidnije načine, prikrivanja kriminalnog porekla novca i njegove namene, te je neophodno država, kao zakonodavac, bude u korak sa promenama ili ukoliko je moguće da ide korak ispred njih i predvidi oblasti koje mogu biti zloupotrebljene kako bi delovala preventivno, jer je otklanjanje posledica koje nastanu nakon izvršenja krivičnog dela veliki stres za sistem i prouzrokuje mnogo veće troškove. Još jedan od zakona koji se praktično usklađuje sa preporukom 28. FATF jeste i Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, za koje je nadležno Ministarstvo za poslove trgovine, turizma i telekomunikacija. Dakle, izmenama tog zakona… Pozivam kolege iz Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije da omoguće koleginici Nataši Vacić Mihailović da se obrati nama i građanima. Izvinite, molim vas, dva puta sam opomenuo. Izvolite. Dakle, tim izmenama i dopunama Zakona o posredovanju, prometu i zakupu nepokretnosti praktično se jačaju i dopunjuju one odredbe koje zabranjuju licima osuđivanim za određena krivična dela da osnivaju ili kontrolišu lica koja pružaju usluge koje su predmet regulisanja određenih zakona, u ovom slučaju Zakona o prometu i zakupu nepokretnosti. Naime, u drugom izveštaju Komiteta Manival iz decembra 2018. godine, o pojačanom praćenju i tehničkoj usklađenosti Republike Srbije sa preporukama FATF, prepoznati su tehnički nedostaci u pogledu adekvatne implementacije relevantnih preporuka, među kojima se našla i konkretna zamerka da nisu preduzete mere koje bi sprečile kriminalce da kontrolišu agente za promet nekretnina. Ove izmene i dopune zakona upravo rešavaju taj problem. Dakle, biće ojačane odredbe koje zabranjuju licima osuđivanim za navedena krivična dela da osnivaju ili kontrolišu lica koja pružaju usluge posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti. Dakle, samo lica koja nisu osuđivana mogu da se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti. Željeni rezultat biće upis u registar, dakle, samo posrednika sa pretežnom delatnosti agencije za nekretnine, kao i sprečavanje kriminalnih pojava pranja novca i finansiranja terorizma u ovoj važnoj uslužnoj delatnosti koja ima milionski promet i u evrima i u dinarima. Kada je reč o merljivosti ostvarenja ovog cilja, to će biti moguće nakon usklađivanja odredbe o pretežnoj delatnosti, kada će praktično resorno Ministarstvo trgovine, u skladu sa novim propisom, izdati i rešenja o brisanju posrednika iz registra. Takođe, u budućnosti nijedan posrednik koji nema odgovarajuću šifru delatnosti i koji je kažnjavan neće moći legalno da se bavi posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, zato što neće moći ni da se upiše u registar posrednika. Implementacijom ovog zakona biće unapređen zakonski okvir za otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma i terorističkih akata. Socijaldemokratska partija Srbije, naravno, u danu za glasanje će podržati ove predloge zakona, zato što je jedno od programskih opredeljenja Socijaldemokratske partije Srbije dosledna borba protiv kriminala i nasilja, ali i njihovih uzroka. Bezbedan život, život bez straha od nasilja i kriminaliteta jeste poseban kvalitet.

Izvolite. Član 107. Gospodine Marinkoviću, malopre vas je kolega Jovanović opomenuo, pozvao, u stvari, da smirite žagor u sali, misleći na poslanike vladajuće koalicije koji nisu svoje koalicione partnere imali strpljenja da slušaju, a vi u nedostatku hrabrosti ili neprincipijelnosti ili ne znam nekog razloga, niste postupili tako, nego ste sačekali da Đorđe Vukadinović ovde malo glasnije se obrati poslaničkoj grupi Srpske radikalne stranke, da bi to pripisali Srpskoj radikalnoj stranci. Nemamo mi ništa protiv, naučili smo mi. Mi znamo da ste vi u pojedinim trenucima čovek koji, pored tolerancije, poseduje i neke demokratske, osnovne demokratske principe. Nekad i mi komuniciramo, ali najviše sa ministrom, razmenjujemo mišljenje o predlozima zakona. Mi njemu pomaženo i on nama, ko kome više, sad to nije bitno. Ali vas molim da poštujete Poslovnik o radu Narodne skupštine i da ne apostrofirate samo SRS, kad to radi Đorđe Vukadinović, a ne smete pri tome da pokažete isti aršin prema grupi koja je sa vaše desne strane, ili sa leve, u zavisnosti sa koje ste vi strane. Hvala vama, kolega Mirčiću. Stvarno pokušavam da imam isti aršin prema svima. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Izvolite. U skladu sa Poslovnikom, želim da se Narodna skupština izjasni o eventualnoj povredi Poslovnika. Hvala, kolega Mirčiću. Dame i gospodo narodni poslanici, evo, vidite kakvo oduševljenje vlada kod poslanika vladajuće koalicije. Verujte da ništa nije bilo manje moje dok sam slušao prethodne govornike. Posebno moram apostrofirati ovo što je rekao gospodin Arsić i moram pohvaliti da je zaista bio pravi izbor da poslanička grupa SNS njega, kao očiglednog ekonomskog eksperta, odredi upravo za ovu tačku. Jer, verujte da svako javljanje gospodina Arsića daje jedan nemerljivi doprinos ekonomskoj nauci. Ja se samo pitam, da ga nije u onom petnaestom minutu napala ona muva, šta bismo sve saznali do kraja? Možda da vi proverite da to nije bila teledirigovana muva, da je nije poslao Bastać, da je nije poslao Đilas, jer onakvi nasrtaji u trenucima najveće elokvencije gospodina Arsića, to se zaista retko viđa. Mi smo čuli od prethodnih govornika kako mi iz opozicije više ne bismo smeli da govorimo da se u Srbiji loše živi, da je to stvar prošlosti i da jednostavno takvi argumenti više ne dolaze u obzir. Međutim, postoji tu jedan problem, a to je zvanična evidencija državnih organa Republike Srbije. I kada se god pogledaju ti podaci, mi vidimo da je danas u Srbiji situacija gora nego što je ikada bila. Ja sam vama, gospodine ministre, dokazao u jednoj od prethodnih diskusija da je realna vrednost penzija danas svega 86% u odnosu na vrednost penzija iz 2012. godine. Vi pričate uporno o tome kako raste BDP, kako imamo fantastičan treći kvartal u 2019. godini, kako je Srbija zemlja blagostanja i kako živimo u zlatnom dobu. Međutim, kada pogledamo referentne statistike, posebno one koje dolaze iz EU, evo, npr. ja sam uzeo danas statistiku Eurostata, vidimo da je zapravo neuporedivo, neuporedivo gore. Ako je verovati vašim mentorima iz EU, ekonomski porast u Srbiji od 2012. do 2016. godine iznosi svega 2,07% i ti podaci su potpuno poražavajući. Istovremeno, prosečan rast BDP-a u Evrozoni je bio 10,11% Naravno, od najmoćnijih zemalja, ekonomski najmoćnijih, ne možete očekivati da taj rast bude veliki, ali u tom periodu u Nemačkoj je bio 15,9% U Bugarskoj, siromašnoj Bugarskoj, sa kojom se donekle možemo upoređivati, iako je BDP po glavi stanovnika kod nas značajno manji, njihov rast je bio 14,71%, dakle, sedam puta veći rast u navedenom periodu nego što je bio rast u zemlji Srbiji. U Rumuniji, pazite, u Rumuniji, koja ima praktično duplo veći BDP po glavi stanovnika u odnosu na Srbiju, rast u navedenom periodu je iznosio 27,21%, što je nekih 13,5 puta više nego u Srbiji. Da ne govorim o manjim državama poput Malte, koja je imala u navedenom periodu rast BPD-a od 44,84% E, sve ovo, gospodo draga, govori koliko je loša situacija u Srbiji i govori da jednostavno Srbija ovim tempom ne samo da nikada neće stići zemlje EU, već se taj jaz ekonomski između nas i njih produbljuje. Ono što je posebno, takođe, zabrinjavajuće je činjenica da je paritet kupovne moći zemalja EU i Srbije izuzetno loš i da se ne povećava, već stagnira u prethodnih šest ili sedam godina. To govori da nema nikakvog realnog povećanja i da vaše kvazi ekonomske mere jednostavno ništa dobro građanima Srbije nisu donele. On je izneo jedan fascinantan podatak. Kaže da je 2012. godine, ne Vlada, to je posebno istakao, nego poslanička grupa SNS podnela Zakon o javnim nabavkama, to je bio jedan od prvih zakona novoformiranog režima, i kaže taj je zakon izdržao sve probe na koje je stavljen. Sada kako to objasniti u kontekstu činjenice da je taj zakon doživeo izmene i dopune i da taj zakon nije bio dovoljno dobar, već ste morali, ko zna koliko puta, da pribegavate donošenju leks specijalisa da biste izvrdali odredbama toga zakona. Tako je bilo i sa „Beogradom na vodi“, tako je bilo sa izgradnjom Moravskog koridora, koji ste započeli da li juče ili kada je bilo. Postavlja se pitanje - zašto vi danas taj zakon ukidate, ukoliko je on toliko dobar? Pa, nije dobar, naravno da nije dobar. Da je dobar, ne biste donosili novi. Vi jednostavno više ni sami sebe ne možete da ubedite u to što pričate.

Da ponovim, Aleksandar Marković ekonomski ekspert. Dobro bi bilo da čujemo mi od gospodina Arsića, verujte ja sam zadivljen njegovim znanjem, dobro bi bilo da čujemo šta je on u stvari po zanimanju, šta je on po struci? Gospodin Arsić, dok je bio u SRS, moram priznati da nije bio jedan od onih koji je mnogo obećavao, niti je bio među najlepšima, niti je bio među najpametnijima. Po obrazovanju je imao u to vreme završenu srednju elektrotehničku školu, dakle bio je srednji elektrotehničar. Nije mu prijalo da to stavi kao zanimanje, pa je kao zanimanje stavljao privatni preduzetnik. E, sada, on je konačno negde na pragu šeste decenije života izgleda završio fakultet, postao ekonomista, tako mu piše na ovoj poslednjoj listi SNS. Ne verujem da je završavao srednju ekonomsku školu, mada bi onda bio ekonomski tehničar. Pa me sada zanima, da vidimo koji je to stepen znanja i gde je on stekao sve ove veštine i sposobnosti kojima praktično svakodnevno zadivljuje i nas iz poslaničke grupe SRS, ali još više i celokupnu javnost u Srbiji. Hvala, kolega Šaroviću. Reč ima prof. dr Aleksandra Tomić. Izvolite.

To ne pokazuje samo budžet Srbije koji smo usvojili za 2020. godinu pre nekoliko dana, već kažem i određene publikacije ekonomskih stručnjaka sa ekonomskog fakulteta, profesora koji su najveći kritičari ekonomije Vlade Republike Srbije. Prezentacija „Kvartalni monitor“ prof. dr Miloja Arsića priznaje da će rast BDP i uopšte naše ekonomije sledeće godine ići preko 3,5%, a MMF je u svom izlaganju od 4. decembra promenio taj rast na 4% Prema tome, međunarodne institucije i svi oni kritičari se slažu da postoji visoka stopa rasta. Zbog toga jeste Fiskalni savet insistirao na primeni švajcarske formule kada su u pitanju plate i penzije. Ono što je na nama da menjamo u investicionom ambijentu Srbije i ovaj set zakona koji danas imamo na dnevnom redu, jedan od najvažnijih je Zakon o javnim nabavkama, koji je od 2013. godine, kao novo zakonsko rešenje preživeo nekoliko izmena zato što život koji smo imali od 2013. do danas je mnogo toga promenio, preživeo ekonomske reforme ovde u Srbiji, naša privreda fiskalnu konsolidaciju, priliv stranih direktnih investicija i potpunu promenu privredne slike Srbije i u zemlji i inostranstvu. Kada pričamo o Zakonu o javnim nabavkama, treba reći da se on jako dugo kreirao. Znači, taj sam proces kreiranja zakona je krenuo još pre dve godine, a 2018. godine, u junu mesecu, je radna grupa koju je Vlada Republike Srbije oformila da uradi ovaj nacrt, odnosno predlog zakona je tada doživeo tri javne rasprave koje su bile u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. S obzirom na izveštaje Poglavlja 5. koje se odnosi na javne nabavke, u saradnji sa Evropskom komisijom u Briselu, u junu ove godine, je praktično prezentovan nacrt ovog zakona. Naravno da je taj nacrt bio predmet rasprave i Odbora za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Pre samog odbora ovde u Skupštini Srbije, kada je sazvana sednica, negde početkom septembra, kada smo imali sednicu u Zrenjaninu i tu smo imali prilike u direktnom kontaktu, kao narodni poslanici sa predstavnicima Ministarstva finansija, sa predstavnicima Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavke, da vidimo koje su to novine i da li će te novine zaista ubrzati postupak donošenja odluka kada je u pitanju ova oblast. Ono što smo videli, pre svega, jeste da je pojednostavljeno učešće kada su u pitanju sami ponuđači, da je samo za ponuđače iznad pet miliona dinara obavezno da daju svoje podatke i dokumentacije za saglasnost, kada su u pitanju, tek po dobijanju ugovora, da su pragovi, kada je u pitanju Zakon o javnim nabavkama, povećani – tri miliona za usluge, jedan milion za robu, što znači da onaj postupak, koji se do sada odnosio na tri ponude, treba da pomogne u oblastima kao što su kultura, prosveta, zdravstvo, da ne odugovlači takav postupak i života koji se dešava u svim ustanovama kulture, obrazovanja i zdravstva, da onemogućava da se dešava da u pojedinim zdravstvenim ustanovama nema dovoljno sredstava koji su potrebni za svakodnevni život u bolnici, u školama, u kulturnim ustanovama. Vrlo je važno reći da je korišćenje kapaciteta drugih subjekata upravo jedna od direktiva EU koja je implementirana u ovom zakonu, kao i podela na partije. Ono što je vrlo interesantno bilo za sve javne nabavke, da li su pitanju velike ili tzv. male, one treba da stimulišu mala i srednja preduzeća da se na što više javnih oglasa javljaju, samim tim da se smanji monopol i da se poveća konkurencija. Kada govorimo o povećanju konkurencije, onda treba reći i da je Državna revizorska institucija uradila jednu reviziju svrsishodnosti o tome da li je potrebno obezbediti konkurenciju u postupku centralizovanih javnih nabavki i shodno tome i Komisija za zaštitu konkurencije, u saradnji sa određenim partnerima na različitim vrstama projekata, da li su u pitanju od strane EU, USAID, su razmatrali primere dobrih praksi kada je u pitanju zaštita konkurencije i javnih nabavki i gde je tu, u stvari, inovativna politika zastupanja i kako to izgleda. Najvažniji deo je, u stvari, uvođenje postupka digitalizacije, tako da ono što je najvažnije, jeste da će profunkcionisati novi portal za javne nabavke, gde će veliki deo procesa samog funkcionisanja ići elektronskim putem, samim tim i onaj deo koji znate da ide preko Pošta Srbije ili preko nekih drugih sistema, dostava dokumentacije će se skratiti, taj postupak, vreme i novac. Znači, pojeftiniće sam postupak i za jednu i za drugu stranu, kad govorimo i o ponuđačima i o onima koji jednostavno organizuju te javne nabavke, samim tim, biće potrebno da se izrade tzv. elektronski katalozi, da ugovori o javnim nabavkama najboljih ponuda, takođe, će biti ona koja treba da dovede do sklapanja ugovora. Međutim, ovde je ostavljena mogućnost izmena ugovora u mnogo većem nivou, jer, znate kako, život je pokazao da mnogi rigidni postupci sprovođenja javnih nabavki su dolazili do samog zaustavljanja tog procesa. Sa jedne strane je ovde dosta toga urađeno liberalno, a sa druge strane sva ta ograničenja treba da imaju kontrolni karakter. Znači, sprovela se mnogo veća kontrola postupka samih javnih nabavki. Kada bi hteli da zaključimo u načelu Predlog novog zakona o javnim nabavkama, treba reći da on treba da spreči sve vrste zloupotreba, da treba sve promene koje se dešavaju da idu postupno, da postupak digitalizacije u stvari mnogo toga će obezbediti, pored transparentnosti i podizanje standarda i nivoa usluga i ono što je važno, ubrzaće sam postupak javnih nabavki i smanjiti troškove, kada je u pitanju ova oblast. Ono što uopšte možemo da kažemo o javnim nabavkama to je da su veliki problemi bili, pogotovo na lokalnom nivou.

To znači da su negde i oni ljudi koji su se bavili javnim nabavkama na lokalu naučili sam postupak i proces kako izgleda i jednostavno počeli striktno da primenjuju zakon, odnosno sve manje i manje su plaćali kazne zbog kojih su bili kažnjavani kada je u pitanju postupak javnih nabavki. Pored ovog Zakona o javnim nabavkama, na dnevnom redu je i Zakon o javnom dugu. Kada govorimo o tome koliki je javni dug, znamo da na kraju prethodne godine, 31. 12. je iznosio 23 milijarde 328 miliona 438 hiljada evra i da je negarantovani dug, kad pričamo o lokalnim samoupravama, iznosio 313 miliona 835 hiljada 730 evra. Odnosno, i ove izmene i dopune zakona idu ka tome da u stvari uvedu veću kontrolu kada su u pitanju lokalne samouprave i samim tim su ta zaduženja koja postoje kod lokalnih samouprava pod većom lupom samog Ministarstva finansija i svih ostalih institucija koje vrše kontrolu i samih direktiva koje se primenjuju kada je u pitanju uopšte deo Zakona o javnom dugu.

Znači, i sam postupak digitalizacije se uvodi i u ovom delu, čime suštinski pokazujemo da i oni dužnici do sada jednostavno su smatrali da ih država negde oslobađa ovakvog postupka, sada moraju da budu svesni toga da su u pitanju zaista strogi aršini za sprovođenje zakona i da samim postupkom digitalizacije više niko neće moći da se nađe u zoni sivog delovanja. Kada govorimo o Zakonu o carinskoj tarifi, vrlo je interesantna tema, jer su u pitanju domaća proizvodnja za traktorsku industriju i za nas predstavlja veliki značaj kada je u pitanju izvozni program, jer država, na kraju krajeva, i prihoduje od carina i taksi i samim tim pospešujemo i povećavamo domaću proizvodnju. Tako da ona priča da se uvoz povećava na kontu izvoza, jednostavno, ovakvim predlozima zakona se smanjuje i samim tim povećava naša domaća produktivnost. O zakonima o igrama na sreću i kada govorimo o izmenama i dopunama Zakona o pranju novca i deo koji se odnosi na tzv. odredbe FATF-e i Manivala, mislim da smo imali prilike dovoljno da čujemo od mojih koleginica iz SPS-a, oni koji su slušali. Oni koji nisu, znate da jednostavno određene međunarodne standarde uvodimo za ove zakone, što je od velikog značaja, pogotovo kada je u pitanju pranje novca, da bilo koji pojedinac koji se nađe na udaru zakona, po bilo kom osnovu, zaista ne može da se bavi ovim poslom i, na kraju krajeva, samim tim, država sprovodi mnogo veću kontrolu u ovoj oblasti. Zakon o duvanu, sa svojim izmenama i dopunama, treba da obezbedi predvidivost poslovanja uopšte preduzeća odnosno kompanija koje se bave proizvodnjom duvana i veću transparentnost, iako znate da je na snazi onaj deo drugi u odnosu na zabrane uopšte zakona o korišćenju duvana. Onda je državi uvek teško da na određeni način treba da stimuliše određene kompanije koje se bave ovim poslom, a samim tim država, povećavajući određene takse za carine ili akcize time puni budžet, ali, s jedne strane, druga ministarstva, kao što je Ministarstvo zdravlja, imaju određenu svoju politiku da promovišu da kod mladih sve manje ovakav postupak i ovakvo korišćenje ne treba da postoji. Kada govorimo o Zakonu o centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje, ovde imamo neke suštinske promene koje pokazuju da je postupak digitalizacije i veza sa Ministarstvom prosvete i nauke jako važna, zato što se sada stvara određena veza između samog Ministarstva prosvete i nauke, gde će Centralni registar za obavezno socijalno osiguranje imati obavezu da izveštaje na osnovu neto prihoda zaposlenih šalje kroz taj jedinstveni informacioni sistem prosvete Ministarstvu prosvete, tako da ćemo imati prilike da vidimo da li neki profesori rade na više fakulteta pa primaju više naknada i da li je to u skladu sa određenim zakonima. O svemu tome imaćemo prilike na određeni način da sprovodimo veću kontrolu kada su u pitanju nastavnici i profesori, što Ministarstvo prosvete je primetilo da očito postoje određeni problemi u tom segmentu i upravo zbog toga je insistiralo da do ovakvih promena dođe. Uglavnom, rezime svih ovih današnjih zakona treba da da šansu da ono što smo usvojili budžetom za 2020. godinu, gde će rast privrede biti minimum 4% u sledećoj godini, gde ćemo obezbediti zaista sredstva za plate i penzije po onom modelu koji smo usvojili sa budžetom, otvara mogućnosti da zaista ono o čemu smo govorili kada smo prošle nedelje usvajali zakone o povećanju političkih sloboda, zaista je potrebno da ekonomske slobode za koje SNS uspela da se izbori i nakon vremena kada je nasledila totalni kolaps u društvu kada su u pitanju plate i penzije i privreda zaostala i ono zbog čega su mnogi, kao što su Đilas, se obogatili i uspeli da u svojim firmama prihoduju preko 600 milina evra, da sebi negde obezbede jako lagodan život misleći da sada posle toliko godina se vrate u politički život na taj način što nemaju podršku građana Srbije, sa jedne strane, a sa druge strane, nasiljem i na nelegalan način pokušaju da zauzmu određene institucije. Imali ste prilike da vidite kako to izgleda u proteklim danima i napadom na institucije i spolja i unutra, jer ono što se dešava, znate, na ovim predgovorima sa svim političkim subjektima u društvu i ono što se dešava i sa pregovaračima iz Evropskog parlamenta i ono što se dešava i u radu samog RIK-a je u stvari želja zaista svih relevantnih subjekata u društvu, koji vode ovu državu da pokažu da ne postoje uslovi koje mi ne možemo da usvojimo, a da pokažemo građanima naše rezultate, rezultate naše politike i da jednostavno sa tim rezultatima dobijemo podršku građana za budućnost Srbije kako ćemo graditi novu stvarnost, kako ćemo vratiti ovde svu onu decu koja su otišla u inostranstvo da rade, jer će se otvoriti mnoga radna mesta, pogotovo u IT sektoru. Otvorili smo mogućnost za te povratnike iz inostranstva da otvore svoje kompanije, ne plaćaju poreze. U8pravo zbog toga jednostavno pokazujemo svakim danom da mislimo na sve ljude, na sve sektore samo zbog toga da bi imali bolje sutra. Oni koji nemaju podršku građana jednostavno ne misle dobro ovoj Srbiji i oni svojim pokušajima nasilnog vođenja države kroz diktiranje kako će mediji izgledati, kroz diktiranje kako će izgledati život svakog od onih koji danas vode državu na odgovornim mestima, blateći svakog pojedinca, počev od njih samih, do njihovih porodica, u stvari pokazuju da ovoj državi i svojoj budućnosti ne žele dobro. Zbog toga, kada govorimo o konkretnim zakonskim predlozima, treba govoriti sa činjenicama, ne treba se upuštati u paušalne osude koje imamo od strane nekih koji čak nisu dobili ni podršku da sede ovde kao narodni poslanici, već su brže-bolje za određeni novac otišli u te novoformirane stranke, pokrete. Jednostavno, treba razgovarati argumentima i ignorisati svaki vid nasilja zato što to neće doprineti boljoj budućnosti Srbije, već samo onome što pokazuje nama ovde, onima koji žele zaista dobro sutra, da nema tog zakona koji može da nas natera da izađemo iz bilo kojih zakonskih okvira Ustava Srbije da bi nekome dozvolili da na nelegalan način uđe u ovu Skupštinu i počne da vodi Srbiju. Za tako nešto ne postoji volja građana, ne postoji podrška i mi zbog toga u Danu za glasanje isključivo ćemo se voditi onim što su zvanični predlozi države, što su zvanični predlozi Vlade Republike Srbije, nadležnih ministarstava i zbog toga mi danas smo imali prilike na dnevnom redu Skupštine da glasamo i za nadzorni odbor koji će zaista vršiti nadzor nad svim izbornim radnjama koje ćemo imati u narednoj godini.

Bilo je interesantno danas čuti narodne poslanike, predstavnike vladajuće većine i mogli smo pored ostalog na kraju da čujemo da argumentima treba da izlazimo pred građane, da ni jedan zakon koji se donese ne može nikoga u Skupštinu uvesti mimo glasova građana Srbije. Tu je samo napravljen jedan problem, taj argument je bio lažan. Upravo je SNS 2016. godine, iako liste Čeda, Čanak, Boris i druga lista DSS, Dveri nisu prešle cenzus, odnosno građani Republike Srbije im nisu dali dovoljan broj glasova da pređu cenzusni prag od 5%, pod pritiskom američkog ambasadora Skota tada je SNS uvela jednu novu formulaciju u srpskom političkom životu, a to je dovoljno da vas pozove američki ambasador ili neki ambasador uticajnih zapadnih zemlja i glasovi građana nisu potrebni i može da uđe u Skupštinu ko kako hoće. Onda kad im isti ti političari, koji nisu dobili poverenje građana, okrenu leđa i ne dolaze više u ovaj parlament, onda ih raznim diskusijama mole, vape za njima, da se vrate u skupštinske klupe. Ono što je interesantno takođe, zaista je bilo prelepo i idilično slušati hvalospeve, prevashodno Predloga zakona o javnim nabavkama, i podsetiću vas da je prvi Zakon o javnim nabavkama stupio na snagu 6. januara 2013. godine, pričam o zakonu SNS. Sada ću gospodina ministra da podsetim i pročitaću kako ste ga najavljivali, pošto ste slično i danas tako najavljivali ovaj novi zakon. Godine 2011. vaš ekonomski tim je izašao sa sledećim stanovištem – srpska ekonomija na godišnjem nivou gubi i do deset milijardi evra kroz crne tokove. Najveću odgovornost snosi Vlada Srbije. Više od milijardu evra gubi kroz oblik korupcije. Zakon kojim se štedi 60 milijardi dinara znači da država ne bi morala da uzima međunarodne kredite, ni kredite od komercijalnih banaka u vrednosti od 600 miliona evra. To je direktna ušteda, a ušteda ako se ne bi uzimali krediti i plaćali troškovi zaduživanja, troškovi kamata, opterećivanje budućih generacija, sigurno se može proceniti na milijardu evra godišnje. Takođe, bitan je mehanizam za kontrolu primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, mehanizam za sprečavanje sukoba interesa i korupcija u javnim nabavkama. Ovako ste vi kritikovali zakon vaših prirodnih koalicionih partnera, čiju ste politiku nastavili, Dragana Đilasa, Borisa Tadića i ostalih, a onda ste doneli svoj zakon i najavili uštede u vrednosti od 60 milijardi dinara i potrebu tog donošenja zakona tim zakonom kako ste najavili, krediti vam više neće biti potrebni. Hajde da vidimo, pa i da vam poverujemo, tada ste ipak bili u opoziciji, pa ste iznosili, što vam nije strano, neistine da bi prevarili građane Srbije, hajde da vidimo šta ste govorili o tom zakonu kada ste ga doneli. Decembra 24, 2012. godine predsednik Skupštine, Nebojša Stefanović, danas potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova, ocenio je da će usvajanjem zakona, koji je tada donet, o javnim nabavkama, znači pričam o zakonu o kojem je Arsić govorio, da je izdržao stub vremena, izdržao sve moguće, uštedeti između 600 miliona i milijardu evra godišnje. Pazite, ponavljam, zbog građana Srbije, znači od januara 2013. godine do danas, punih šest godina vi ste po ovom zakonu trebali da uštedite na godišnjem nivou od 600 miliona do milijardu evra godišnje. Što znači da govorimo o nekih između pet i po i šest i po milijardi evra za ovo vreme i verovatno biste taj novac umeli pametnije da utrošite, ne biste uzimali kredite kako ste i najavljivali. Nebojša Stefanović je dalje kazao da će uštedama biti iznenađeni i najveći skeptici. Evo, ja se prosto tresem, šokiran sam kako je moguće da nisam tada verovao njemu i naprednjacima da nećete toliko štedeti i da će biti onemogućene pogodbe. Onda se postavlja pitanje a, šta ste to radili sa projektima poput „Beograda na vodi“, različitim koridorima, kada ste, po navici, isključivali Zakon o javnim nabavkama, kad vam god padne na pamet. Dalje, kaže Stefanović, više niko neće moći da se direktno dogovara za novac građana Srbije u javnim nabavkama. Pozivam Nebojšu Stefanovića da uhapsi Zoranu Mihajlović. Ona je direktno, direktno, pregovarala sa predstavnicima američkih kompanija i prihvatila nepovoljniju ponudu, a gospoda sa leve strane, što je još žalosnije, glasala za takav predlog. Sada, s obzirom na činjenicu da ste već toliko ishvalili zakon koji ukidate, i koji je na snazi bio skoro sedam godina, danas je ministar Đorđević čitao delimično obrazloženje zakona, kada je obrazlagao ovaj predlog zakona, i sada ja pitam gospodina ministra i gospodina Arsića, koji je nahvalio taj zakon, koji su efekti primene zakona iz 2013? Hoćemo da čujemo decidno, koliko ste uštedeli za tih šest i po godina? Koliko tačno u evrima, od tih sredstava koje ste uštedeli? Nemam problem da odmah izađem sa podacima iz 2013. godine, u trećem i četvrtom kvartalu, da dokažem da niste uštedeli ni 600 miliona evra, ni milijardu evra, po zvaničnim podacima, ali želim da vidim da li vi znate, pa možemo da diskutujemo, već je bilo mnogo manje, jer ste legalizovali korupciju i nastavili put DS, tamo gde su oni stali. To je ona krilatica – gde ja stadoh, ti produži i time ste onda morali da krenete da otimate od penzionera, smanjivali penzije da bi punili budžet. Znači, prvo i osnovno pitanje ministru i gospodinu Arsiću jeste – dajte nam efekat predloženog zakona. Koliko ste tačno uštedeli od primene početka zakona 6. januara 2013. godine, do danas? Slavobitno ste to najavljivali i za Grad Beograd, i umesto da danas čujemo šta je to što nije valjalo, gde ste pogrešili, pa predlažete novi zakon, vi izlazite sa potpuno netačnim informacijama, hvalite zakon koji ukidate. Ponovo, zbog građana Srbije da ponovim samo, kad ste donosili zakon, taj u decembru 2012. rekli ste da pogodbi više neće biti. Najavili ste, a pravnici znaju šta su javne nabavke i tenderi, da se nadmeću oni koji su najbolji, koji će pružiti najbolje, koji će dati najviše, vi ste za svaki projekat gde ste onima kojima ste obećavali zbog dolaska na vlast šta ćete ispuniti, radili upravo ono što je radila i DS, i po tim pitanjima ne razlikujete se ni najmanje od njih. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite, kolega Đukanoviću. Ovako, ja ću govoriti pre svega o zakonu, pomalo i lično, o Zakonu o igrama na sreću izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Kažem, pomalo i lično zato što ovo što se sada uvodi, ja se bar nekih 10 i više godina borim da se ovakve stvari uvedu i želim da pozdravim što država uvodi red, pre svega u ovoj oblasti. Inače, veoma važno, ljudi u Srbiji zbog različitih kampanja imaju krajnje negativan stav o svemu tome i s pravom, s obzirom da smo imali zastrašujuće veliko crno tržište koje suštinski generisalo, odnosno koje je tu oblast i predstavljalo na jedan jako ružan način. Sada se zaista, uvodi nešto što je veoma dobro, pre svega sa povećanjem naknada priređivačima i to gotovo za 100% se povećavaju naknade. Ja to pozdravljam, zato što samo oni koji su ozbiljni u toj oblasti će moći da opstanu i neće više moći da se pojavljuju raznorazni mešetari u toj oblasti koji su zaista doprinosili da bukvalno ponekad i neka mafija ili apsolutni kriminal uđe u tu oblast. Nažalost, moram da konstatujem da dugo godina se nije proveravalo ko otvara sve te kladionice i razna kazina, ali evo, ovaj zakon je nešto što obećava i kažem, samo oni koji su ozbiljni igrači na tržištu što domaćem, što svetskom će moći da budu i priređivači. Uzgred budi rečeno, na osnovu ovoga što uvodite, a mislim da gotovo 20 miliona evra se mogu očekivati veći priliv u budžet, deset miliona evra gotovo po nekim procenama od direktnih naknada. Inače, to je oblast koja donosi enorman novac našoj državi i to bi trebalo svakako razvijati. Ljudi i ne znaju, na primer u Velikoj Britaniji onaj ko se bavi tom oblašću, ko je zadužen ispred Vlade, on je član kabineta i prvog ministra i ima bezmalo rang ministra. To je ozbiljna oblast gde svaka država želi da izvrši određenu vrstu kontrole kako novac ne bi odlazio što na crno tržište, što svakako u kriminal. Voleo bih da mi, recimo, uvedemo zakonodavstva kakva su u EU, posebno, recimo Malta, ona ima savršene zakone za to. Vi da biste na Malti otvorili tzv. onlajn klađenje vi morate najmanje 40 različitih licenci, dozvola da dobijete, strahovite provere bezbednosne koje se vrše, upravo zbog toga kako neko ko se bavi, eventualno kriminalom ili nekim crnim tržištem ne bi slučajno ušao na to tržište. Mislim da bi mi mogli da tu apsolutno pooštrimo dodatnu kontrolu kako se eventualno neki mešetari ne bi ponovo dolazili na naše tržište. Inače, pošto je svakako budućnost igara na sreću u onlajnu, odnosno preko interneta, želim da pozdravim, što će država i ovde pooštriti zaista mogućnost dobijanja sertifikata, odnosno dozvole. Za sada to kod nas radi Vojno tehnički institut, veoma dobro to radi. To je taj novac koji Vojno tehnički institut dobija i vrlo sam radostan zbog toga što ostaje našoj vojsci. Oni su ti koji daju sertifikate i za aparate i za priređivače i za uopšte internet, internet priređivanje igara na sreću. Nadam se da će se to dodatno razvijati i da domaće kompanije budu te koje su glavne za upravo to davanje dozvola, da Vojno tehnički institut je svakako jedna renomirana institucija i dobro je da taj novac ostaje kod nas. Ono što bih morao da vas zamolim i vidim da se ide u tom pravcu, ali verujem da će kroz izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana to promeniti, neko je do sada imao jako lošu koncepciju smatrajući da kada oporezujete igrače, da će tada država dobijati veći novac. Mi smo sa tim izgubili enorman novac i doveli smo priređivače do ozbiljnih finansijskih problema ponekad zato što napravili smo sistem da ako neko dobije u kladionici, a igrao je možda sto puta neku igru i sad jednom prilikom je dobio 11.000 dinara, on bude oporezovan. Što je potpuno van pameti. Svaka kladionica nije mogla da igraču naplaćuje taj porez nego je ona sama davala taj novac za tog igrača, iako nije ni bila dužna da to radi. Onda ste imali jednu paradoksalnu situaciju da zapravo su priređivači nadoknađivali novac, a koji suštinski nisu bili u obavezi da daju. Dobro je da to sada menjate zato što kada oporezujete igrača on beži odatle, on više neće da igra, a sada idete drugim putem koji apsolutno pozdravlja, a to je da se samim priređivačima povećaju značajno naknade za dobijanje dozvola, za dobijanje licenci za određene igre i tako dalje. Naravno da ćete tu mnogo više ubrati prihoda kao država nego što je neko imao koncepciju da oporezuje igrače i nadam se da ćete u izmenama i dopunama Zakona poreza na dohodak građana taj besmisleni član 83. ili skroz izbrisati ili već pronaći soluciju. Vidim da se podigao sad taj nivo sa 11.000 na 100.000 dinara za oporezivi dobitak, nadam se da će se to potpuno izbrisati pošto je to potpuno sumanuto. To je nešto što mi se veoma dopada posebno u tom dodeljivanju dozvola. Spomenuo sam Vojno tehnički institut, lično sam se za to dugo zalagao da Vojno tehnički institut bude taj koji će davati sertifikate za dobijanje licence za svaki aparat i za svako onlajn priređivanje. Nadam se da će oni proširiti svoju dijapazon i da će zaista Uprava za igre na sreću koju podržavam što se vratila, jer mi je bilo potpuno besmisleno da Uprava za igre na sreću bude u sklopu Poreske uprave. To je nešto što je bio potpuni nonses i ne razumna odluka države 2012. godine, kada se to uvodilo. Dobro je da se vratila Uprava za igre na sreću i nadam se da će se zaista razvijati taj princip sa Vojnotehničkim institutom, ima, naravno, tu i drugih domaćih kompanija poput Instituta „Mihajlo Pupin“, Elektrotehničkog fakulteta, i tako dalje. Znači, sve su to državne institucije, bitno je da taj novac ostaje u državi, da slučajno neka strana kompanija koja bi ovde došla da „isisava“ bukvalno novac, da to ona ne dobije zato što taj novac je ipak potreban našim građanima. Ovo što ćete direktno ubirati novac u budžet Republike Srbije, kažem, 20 miliona evra se računa da će više biti novca u budžetu, to samim tim znači više novca za bolnice, više novca za škole, više novca za sportske terene, više novca za socijalno ugrožene jer društvena odgovornost u ovoj takozvanoj gejming industriji, odnosno industriji igara na sreću je nešto što je veoma važno. Sve renomirane kompanije na svetu razvijaju princip društvene odgovornosti i posebno se bore za lečenje od bolesti zavisnosti. Drago mi je da su kod nas određene kompanije to prepoznale i što u saradnji sa Drajzerovom ulicom i raznim institutima pristupaju tome veoma, veoma ozbiljno, što svi njihovi operateri moraju da idu na obuku u Drajzerovu ulicu, kako bi prepoznali zavisnika, jer nije poenta nekoga osiromašiti i raskućiti ga, nego, ako već neko hoće da se kladi, on bi trebalo, pre svega, da se zabavi, a ne da uništi svoju porodicu i da uništi život. Veoma je važno da se spreči bilo kakav oblik maloletničkog klađenja i drago mi je da država tu pooštrava dodatno kriterijume. Sve ozbiljne kompanije na svetu apsolutno uvode najrigidnije moguće mere za sprečavanja da maloletnik uopšte pristupi nekoj igračnici. Kod nas, nažalost, zato što je crno tržište bilo strahovito razvijeno, oni koji su postojali u toj sivoj zoni su dopuštali maloletnicima da se klade. Dobro je da država sa ovakvim i uvođenjem ovih većih naknada i sprečavanjem neozbiljnih ljudi, odnosno lopova i prave mafije, da će ih sada prosto terati da ulaze u legalne tokove. Samim tim, čim uđu u legalne tokove, moraju da pooštravaju mere za zabranu maloletničkog klađenja, u suprotnom, mogu da izgube dozvolu. To je nešto što je veoma, veoma važno. Moramo jednostavno da se borimo da ne dozvolimo maloletnicima da imaju pristup ovakvim objektima. Sve u svemu, ja stvarno želim da pozdravim ovaj zakon, odnosno ovo što se sada uvodi. Ovo je prvi put posle neverovatnog haosa koji je nastao 2011. godine, kada je ovaj zakon bio donet i koji je mnogo toga lošeg doneo, gde je suštinski bio rađen za određene kompanije, koje su lobirale da se donesu određeni članovi, kako bi njima, zapravo, bilo dobro.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi predstavnici ministarstava, dame i gospodo narodni poslanici, danas je tačno 350-i dan kako poslanici dela opozicije ne dolaze na svoj posao, a za koji uredno primaju platu. Dakle, imamo svojevrstan jubilej u tom smislu i upravo će još malo puna godina kako poslanici tog dela opozicije uporno ne dolaze i ne obavljaju posao, a za koji su ih građani birali. Na taj način pokazuju zapravo kakav je njihov odnos prema funkciji koju obavljaju, kakav je njihov odnos prema Narodnoj skupštini, ali i prema građanima Srbije. Neki od njih su danas bili ovde u Narodnoj skupštini, doduše tu u holu, držali su konferenciju za štampu, npr. onaj Boško Obradović, valjda je danas dan kada je njegovo dežurstvo. Oni to tako rasporede, jedan dan Boško Obradović, pa sutradan Marinika Tepić, pa treći dan, onaj Miroslav Aleksić i tako u krug, ali tema je uvek ista i suština je uvek ista, a to je besomučno ponavljanje istih konstrukcija, istih besmislenih optužbi, istih teorija zamera, istih scenarija za filmove, a to je kako po svaku cenu i na svaki način dovesti nekoga iz SNS u vezu sa nekim kriminalom, se nekom korupcijom itd. Pa, s vremena na vreme, ubace neko novo lice, ubace neku novu fotografiju, ubace neko novo ime, kao npr. danas što su uradili, ali je suština ista, a to je besomučna i neprestana kampanja protiv Aleksandra Vučića i funkcionera SNS. Nema veze što je sve to davno demantovano od strane svih mogućih državnih organa i institucija, od svih merodavnih institucija i domaćih i stranih, nema veze što se na taj način, tim zlonamernim navodima direktno ugrožava i narušava odbrambena industrija Srbije, ništa to njima nije važno, apsolutno ih to ne zanima. Dakle, važno je samo da to oni ispričaju, pa da posle ovi sa „N1“ to preuzmu i da prave reportažu o tome, da bi „Danas“, „Vreme“, „Nin“ i ostali mediji, odnosno novine imale o čemu da pišu. Sve to samo da bi se prikrile njihove afere i da bi se prikrila njihova povezanost sa kriminalcima, sa ogoljenim kriminalcima i sa osuđenim kriminalcima, da se ne bi pričalo o Bastaćevim mahinacijama, da se ne bi pričalo o Bastaćevim aferama i o Bastaćevom kriminalu. je priveden na informativni razgovor i onda ide hajka u medijima zašto ste ga priveli na informativni razgovor. Dakle, imamo svedočenje njegovog kuma, venčanog kuma, koji kaže da ga je ovaj bukvalno kidnapovao, maltretirao celu noć, stavljao mu kese na glavu, tukao ga je celu noć, zato što mu nije ovaj isporučio nekakvu kovertu. I, onda se čude što je bio priveden na informativni razgovor. Pa, šta ima logičnije posle takvog jednog svedočenja nego da bude priveden na informativni razgovor? To je najlogičnije moguće. Ja se pitam zašto Tužilaštvo ranije nije reagovalo, zašto ga ranije odmah istog dana nije pozvali na informativni razgovor? Takođe, da se ne bi pisalo o Đilasovom nekadašnjem šuraku, onom Daboviću, koji je uhapšen sa dva i po kilograma kokaina, to je ovaj, to je ta slika, pokazivali smo je nekoliko puta, mi iz SNS. Evo ga Đilas i taj Dabović, zagrljeni, tada mu je bio šurak koji je osuđen, pravosnažno osuđen, sve to da Boško Obradović ne bi morao da odgovori na pitanja da li je ovaj Tocilo koji je uhapšen sa 77 kilograma heroina, da li je u pitanju kum Boška Obradovića ili blizak prijatelj Boška Obradovića? Da li je finansirao aktivnosti Saveza za Srbiju? Sve su to pitanja na koja treba da dobijemo odgovor. Kad smo već kod Boška Obradovića, imamo novo pitanje za njega. Ova je slika na kojoj je Boško Obradović zajedno sa, kako ga mediji nazivaju, kontraverznim biznismenom Srđanom Adžemovićem, da li su na ručku, da li su na sastanku, nije ni važno, pitanje za Boška Obradovića - šta radi sa Srđanom Adžemovićem? Kakav to zajednički posao imaju narodni poslanik Boško Obradović i Srđan Adžemović? Pa, kad ga novinarka pita, on odbija da da odgovor na ta pitanja i sve ostale afere na koje javnost dugo čeka odgovor, a građani Srbije imaju pravo da dobiju odgovore na sva ova pitanja.